Další faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová, po ní pan poslanec Radim Fiala. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Pan předseda Radim Fiala a jeho faktická poznámka. Děkuji.

Já prostě tvrdím, že Evropská unie nemá řešení, protože Evropská unie řeší přece imigraci, migraci do Evropy už velmi dlouho.

Evropská unie tam posílá peníze a jediné, co Evropská unie vlastně řeší, je až ten důsledek, to znamená to, proč jsme se my dneska sešli a proč nechceme Dublin.

Takže já tvrdím, že Evropská unie nemá řešení, že řeší jenom důsledek.

Takže mrzí mě, že spousta lidí věří tomu, že Evropská unie říká, že má řešení. Já tvrdím, že nemá řešení, a dokonce si dovolím i tvrdit, že posílá peníze těm běžencům, eura, posílá do Itálie, do Řecka a že svým způsobem tento projekt podporuje. Na druhou stranu bych se ještě chtěl prostřednictvím předsedajícího vyjádřit k panu Benešíkovi, který tady říkal, že to, co tady teď děláme a o čem mluvíme Uplynul váš čas, pane poslanče, pro faktickou poznámku. Poslední v tuto chvíli přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče.

Tady zaznělo, že v době vlády pana Miloše Zemana prošlo přes naše území 50 tisíc uprchlíků, a já jsem na to řekl, že to byli skuteční uprchlíci před skutečnými evropskými vojenskými konflikty. Takže jsem nic nemanipuloval, nic jsem nezamlčel a věcně jsem argumentoval na ten předcházející argument mých předřečníků.

Jejich cílovou zemí bylo Německo, většina z nich se tam zřejmě nedostala. Nicméně mě by opravdu zajímalo konkrétní číslo, kolik těch lidí tedy zůstalo žít na území České republiky, abychom si věcně toto číslo porovnali s číslem, kolik nových zlegalizovaných, původně nelegálních ekonomických imigrantů nám tady pošle povinně Evropská unie, až našeho pana premiéra přehlasují kvalifikovanou většinou, což je jedna z možností, jak tento spor bude zakončen, což bylo potvrzeno na zasedání výboru pro evropské záležitosti, kterého jsem se zúčastnil. Ještě máme s faktickou poznámkou přihlášeného pana předsedu Benešíka. Pane poslanče, prosím.

Čili toto jsou jasná čísla, to je statistika Ministerstva vnitra. Čili neříkejme, že... Prostě nebyl. Takže držme se faktů. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného.

Pan předseda Benešík s faktickou poznámkou. To není žádný zavádějící způsob. Máte i legální migraci. Pokud prostě někdo z Ukrajiny tady požádal o trvalý pobyt a po nějakých letech ho dostal, tak je tady. My se bavíme o azylové politice, tzn. o lidech, o kterých si myslíme, a oni si myslí, někdy, že jsou v ohrožení života nebo že jim hrozí perzekuce, a proto požádají o azyl. Prosím, rozlišujme to.

My mluvíme o ekonomické migraci.

Rozumíme si? Ale opravdu, já se nesnažím používat zavádějící fakta.